Za mimořádnou okolnost tak lze považovat jen takovou okolnost, která se zjevně vymyká běžnému průběhu politických procesů vnitřních i vnějších, anebo může jít o okolnost, kterou představují přírodní katastrofy. Právě kvůli mimořádné povaze okolností je ústavně přijatelné výrazně omezit práva opozice a zásadně zkrátit legislativní proces. Byla zde tedy splněna podmínka mimořádných okolností? V čem by mimořádné okolnosti spočívaly? Tak to není pravda, protože pan ministr financí říká, že ty peníze má.

Rozhodně ale nejde o mimořádnou či nepředvídatelnou okolnost. O tom, že v letošním roce dosáhne inflace takové výše, že bude nutné přistoupit k mimořádné valorizaci důchodů, vláda musela vědět již od minulého roku. Asi jo, i když Rusnok tedy predikoval něco jiného. Upozorňovali na to odborníci z Národní rozpočtové rady.

Má navíc jít o již třetí mimořádnou valorizaci důchodů v řadě. K mimořádné valorizaci se přistupuje, pokud meziměsíčně inflace ve sledovaném období dosáhne alespoň pět procent.

No proč? Protože vláda zkrátka ji nechce zarazit. Bylo proto naivní se domnívat, že v letošním roce nebude nutné přistoupit k mimořádné valorizaci důchodů. Je pak samozřejmě otázka, proč tedy vláda předkládá novelu zákona o důchodovém pojištění takto pozdě, když o okolnostech, za kterých má dojít k mimořádné valorizaci důchodů, věděla již měsíce. Důvodů samozřejmě může být víc. Jedním z nich samozřejmě jsou prezidentské volby.

To jsme ostatně viděli při předkládání zásadních zákonů v tomto volebním období již několikrát.

Přesto však vláda k přijetí novely energetického zákona, která tuto úpravu umožňovala, přistoupila až v září, a to znovu ve stavu legislativní nouze. I tehdy přitom šlo o situaci, za které byl zákon schvalován v legislativní nouzi pouze z důvodu liknavosti vlády Petra Fialy. Z mého pohledu tedy podmínka mimořádných okolností při vyhlašování stavu legislativní nouze nebyla naplněna. Je potřeba mít na paměti, že vláda by při využívání institutu stavu legislativní nouze měla postupovat v souladu s principem proporcionality.

V něm Ústavní soud zdůraznil, a zde cituji, že je nezbytné poměřovat též intenzitu důvodů stavu legislativní nouze ve vztahu k omezení dotčených ústavních principů, neboť zájem na zabránění nebo odstranění jejich důsledků by měl s ohledem na chráněné hodnoty podle § 99 odst. 1 jednacího řádu v konkrétním případě převážit nad zájmem na řádném průběhu legislativní procedury. Musí být zřejmé, jaké konkrétní důsledky hrozí podle vlády pro hodnoty vymezené v tomto ustanovení, tedy co odůvodňuje závěr o hrozbě značných hospodářských škod nebo ohrožení základních práv a svobod nebo bezpečnosti státu. Tyto důvody přitom nesmí být svévolné a konkrétní návrh zákona, jehož projednávání ve zkráceném jednání vláda navrhuje, musí představovat vhodný prostředek zamezení vzniku či trvání předmětného ohrožení veřejného zájmu.

Je samozřejmě jasné, že vláda využívá stavu legislativní nouze hlavně proto, že je pro opozici velmi obtížné projednávání zákona ve stavu legislativní nouze zabránit. O to větší opatrnost je ale potřeba volit při používání stavu legislativní nouze jako nástroje prosazování zákonů. Kromě toho je podle Ústavního soudu vláda povinna přistupovat k využívání stavu legislativní nouze s maximální opatrností. Soud se také vyjádřil k tomu, že je zodpovědností každé vlády, aby při sestavování návrhu zákona o státním rozpočtu vycházela z platných právních předpisů. V případě, že vláda považuje za účelné dosáhnout jejich změny, je její povinností, aby včas realizovala své oprávnění podat odpovídající návrh zákona, jehož prostřednictvím by dosáhla požadovaných změn. Ani to zde ale nebylo dodrženo. Z mého pohledu u novely zákona o důchodovém pojištění opravdu nejsou dány podmínky pro schválení ve stavu legislativní nouze. Vidím to tak nejen já, ale i řada ústavních právníků.

Proto jednoznačně nemohu podpořit návrh na vyslovení, že stav legislativní nouze trvá. Pokud by snad předložený návrh nakonec skutečně byl schválen v legislativní nouzi, bude mě opravdu zajímat, jak se k tomu postaví Ústavní soud.